Děkuji vám, pane místopředsedo. Dámy a pánové, kolegyně, kolegové, dovolte mi stručně uvést návrh tohoto zákona. Je to další ze série zákonů, kterými řešíme otázky související s koncem nouzového stavu. Jak jsme tady všichni pocítili při atmosféře, debatě o nouzovém stavu při minulém projednávání, není politická vůle napříč Poslaneckou sněmovnou prodlužovat nouzový stav za datum 30. 6., a proto musíme v některých zákonných úpravách přistoupit řekněme k poměrně rychlé kreativě, která umožní především krajské úrovni v tomto případě, o kterém hovořím, zajišťovat ubytování nouzového typu tím způsobem, jakým tomu bylo doposavad. Tedy ještě jednou a velmi stručně a jednou větou. Cílem návrhu zákona je zachování systému ubytování ukrajinských uprchlíků v prostorách zajišťovaných krajem či státem. Zajišťování ubytovacích kapacit stojí na krizových usneseních vlády, která samozřejmě je možné vydávat jenom v době nouzového stavu, a ta uložila hejtmanům a ministerstvům vyčlenit potřebné kapacity pro takzvané nouzové ubytování a dočasné nouzové přístřeší. Zároveň jim stanovila náhradu výdajů ve formě takzvaného kompenzačního příspěvku za ubytovanou osobu a noc. Tento systém se zcela jednoznačně osvědčil. Díky němu Česká republika ubytovává uprchlíky, kteří potřebují asistenci státu, v důstojných podmínkách.

Zákon upravuje nouzové ubytování jako veřejnou službu poskytovanou konkrétním provozovatelem ubytovacího zařízení na základě zápisu do elektronické evidence. Zde budeme nadále využívat systém HUMPO. Veřejná služba pokrývá to, že ubytování není výkonem hospodářské činnosti, a nevztahují se tak na něj povinnosti plynoucí například ze zákona o zadávání veřejných zakázek. Zápis kapacit zajišťovaných kraji bude provádět krajský úřad na základě veřejnoprávní smlouvy s provozovatelem. Kraje mohou s mírnou modifikací navázat na dosavadní smluvní postupy. Zákon také v přechodných ustanoveních automaticky přebírá do nového systému dosavadní smlouvy s provozovateli.

Nadále se počítá s dotačním financováním těchto nákladů Ministerstvem financí z prostředků krizové rezervy. Konkrétní výši náhrady stanoví vláda nařízením, přičemž o konkrétní výši se povede diskuse s kraji v rámci mezirezortního připomínkového řízení. Nařízení vlády také upraví limity ubytovacích kapacit pro jednotlivé kraje. Závěrem zdůrazňuji, že návrh vznikl v úzké kooperaci s Asociací krajů České republiky a zohlednil požadavky krajů i jejich praktické zkušenosti. Jak již bylo řečeno, nutnost rychlého přijetí tohoto zákona a nabytí účinnosti před koncem nouzového stavu je důvodem k projednání v režimu legislativní nouze. Já vám děkuju, pane ministře, za uvedení předloženého návrhu. Výbor pro bezpečnost, jemuž byl vládní návrh zákon přikázán rozhodnutím předsedkyně, jej projednal a přijal usnesení, které vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 243/1. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro bezpečnost, poslanec Martin Exner, informoval nás o projednání tohoto návrhu ve výboru a případné pozměňující návrhy odůvodnil. Pane poslanče, máte slovo. Děkuji.

Seznámím vás s usnesením výboru pro bezpečnost, které přijal dnes na své dopolední schůzi: